V tomto ohledu tedy bych rád věděl, jakým způsobem na to bude reagovat paní ministryně, a podle její odpovědi případně navrhnu vrácení do druhého čtení, protože bych nerad, aby Poslaneckou sněmovnu opouštěla norma, která bude v rozporu s jiným právním předpisem. Nemyslím si, že to máme svěřovat Senátu.

Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Okamuru.

Myslím, že je potřeba si říci na úvod, proč jsme vlastně tu novelu dělali.

Přece to, proč jsme to dělali, bylo to, že tu byly stovky, v některých případech tisíce nešťastných klientů cestovních kanceláří, které si šetřily celý rok na dovolenou a potom nedostávaly zpátky své peníze v případě těch několika krachů, dvou tří krachů cestovních kanceláří z tisíce ročně.

Takže na to nezapomeňme, proč jsme to tady dělali. Důvodem nejsou ani pojišťovny ani byznys a nic jiného, pouze a jen ochrana spotřebitele.

To znamená, vlastně ten pozměňovací návrh paní kolegyně Fischerové a to, co se tady začalo najednou diskutovat, tak v podstatě tady není ani jiná varianta na základě těchto soudních rozsudků a navíc tady máme rozsudek českého Ústavního soudu z června letošního, to je relativně známá kauza, kdy se jedna z klientek české cestovní kanceláře právě domáhala stoprocentního odškodnění, a máme tady jasný rozsudek Ústavního soudu, že musí se plnit v plné výši. To znamená, vlastně ten návrh, který tu celou dobu se snažíme společně, koalice nebo opozice, to je jedno, to je odborný návrh, vlastně tady předložit, je, abychom to dali do souladu, tu ochranu spotřebitele.

Mají pravdu, je to tak. A pravdu měla i paní poslankyně Berdychová, když říkala: Ano, jsme tady dvě velké asociace cestovních kanceláří. Všechno odsouhlasili. To mi hlava nebere.

Jinak jsem chtěl říci, že novela zákona samozřejmě jednoznačně, a to je to prioritní, prosazuje vyšší ochranu spotřebitele.

Jen připomínám, že už dneska může pojišťovna kdykoli vlézt, doslova vlézt do účetnictví cestovní kanceláře. Kdykoliv. Nejenom ty výkazy. To by tu mělo být upřímně řečeno. Takže si může prostě to účetnictví zkontrolovat sama, takže není závislá na výkazech cestovní kanceláře. A pojišťovny mohou na základě tohoto nového zákona vyhodnocovat pojistný limit na základě analýzy ekonomiky a také vývoje cestovní kanceláře. Jinak v žádném případě se nejedná o nějaké chybné legislativní postupy. To musím odmítnout.

To jsou zřejmě informace pro méně informované členy parlamentu, kteří se odborně nevyznají v cestovním ruchu. Já jsem takhle dlouze ani mluvit nechtěl, ale je potřeba si to asi zdůvodnit.

A tady se to ještě opakuje. Takže když už tedy argumentujeme nějakými dopisy, tak prosím, abyste všichni používali přesnou odbornou terminologii.

Já jsem říkal: Nevím. A znovu zdůrazňuji, že ochrana spotřebitele musí být na prvním místě.

Proto jsme tady. A nejsme tady kvůli pojišťovnám. V tom nevidím vůbec žádný problém, v tom riziku jsme přece všichni, co podnikáme. Nemáme absolutně žádné indicie o tom, a to už jsem říkal ve své faktické poznámce, že by pojišťovny sdělovaly písemně cestovním kancelářím, že v případě, pokud novela zákona nebude schválena, nebudou je pojišťovat. Tak to bych chtěl vidět, kdo to písemně někomu dal z pojišťovny. To jsou jenom nějaké řeči. My nemáme jediný písemný podnět.

Takže teď tomu nerozumím, tomu argumentu.